Takhle pracuje vláda. Takhle pracuje zcela nekompetentní a osobně zainteresovaný ministr financí. Za 25 let si nikdo nepamatuje takovéto opovrhování Poslaneckou sněmovnou a takovouhle práci. A znovu opakuji, chápu ministra financí.

Pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, pak by skutečně ke 30. 6. daňová legislativa České republiky kopírovala primární právo Evropské unie a my se nedostali do rozporu s pravidly Evropské unie.

Daleko zajímavější bylo, že v rozporu se svým veřejným slibem ministr financí hlasoval jinak, než veřejně řekl, o pozměňovacím návrhu svého poslance.

Ale především byla kardinální lež, že to stanovisko bylo neutrální.

On tady neseděl jako ministr financí. On tady seděl jako vlastník Agrofertu a hájil zájmy Agrofertu.

Ale vláda, která má plná ústa Evropské unie, která se v každé třetí předloze ohání pravidly Evropské unie a nutností dodržování závazků škoda, že tady není pan ministr zahraničí tak tato vláda zcela vědomě zcela vědomě se rozhodla porušit pravidla a závazky vůči Evropské unii z jediného důvodu: pro zisky Agrofertu. Žádný jiný důvod tam neexistuje. Od 1. 7. porušujeme své závazky, které jsme učinili vůči Evropské unii. Děláme to vědomě. A bez ohledu na to, jak dopadne projednávání tohoto návrhu zákona, od 1. 7. porušujete závazky porušujeme závazky, jakkoliv jsem se snažil dosáhnout jiného výsledku. Já mám také české občanství. Všichni společně porušujeme své závazky vůči Evropské unii proto, aby měl Agrofert ještě kšeft. Žádný jiný důvod tady neexistuje. Je to zneužívání moci ve prospěch jedné soukromé firmy. Je to zneužívání pověsti České republiky vůči spojencům v rámci Evropské unie. Je to zneužití všeho ve prospěch jedné jediné věci zisku skupiny Agrofert. Vy se pak divíte, když pak někdy řekneme agrosocialistická vláda, když se takhle chováte?

Prostě pravidla se neporušují. Už vůbec ne vědomě. A už vůbec ne pravidla, kterými se ohrožuje prestiž státu ve prospěch jedné soukromé firmy.

Myslím si, že ten návrh si zaslouží přepracovat. Přepracovat podle zdravého rozumu, proti korupčním zájmům Agrofertu. A budeli v tomto duchu přepracován, jsme připraveni schválit ho i podle § 90.

Nyní jsem otevřel rozpravu. Řekl jsem, že nyní budeme pokračovat v rozpravě, bude faktická poznámka a poté bude přednostní právo.